Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky, popřípadě vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Ještě upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

A nyní dávám slovo panu poslanci Jaroslavu Baštovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Poté se připraví pan poslanec Radek Rozvoral.